Dámy a pánové, tento návrh zákona byl projednán řádně Zastupitelstvem hlavního města Prahy a zákon byl podpořen drtivou většinou zastupitelů hlavního města Prahy napříč jednotlivými politickými stranami. Dovolím si vás poprosit o posunutí projednávání tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zuzka BebarováRujbrová. Dobrý den, dámy a pánové.

U nás se o regulaci prostituce uvažovalo zákonem v roce 2005.

Na druhé straně jsem ovšem přesvědčena, že bychom se od stadia zavírání očí a přesouvání problémů souvisejících s prostitucí měli posunout k odpovědi na otázku, co vlastně chceme.

Proto budu navrhovat propuštění do dalšího čtení.

Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Svobodu, pana poslance Soukupa, paní poslankyni Černochovou, paní poslankyni Maxovou a paní poslankyni Semelovou s tím, že tady mám faktickou poznámku pana poslance Stupčuka.

Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, než se tady případně rozvine ona filozofická diskuse na téma, zda stát má regulovat prostituci, či neregulovat, já na rozdíl od kolegů se domnívám, že tady existuje zásadní právní překážka v projednávání tohoto návrhu zákona a to je již ona zmiňovaná mezinárodní smlouva, která podle naší platné a účinné ústavy má vyšší právní sílu.

Domnívám se, že takovýto návrh zákona by měl být především z dílny vlády, Ministerstva vnitra.

A teprve na základě zodpovězení zásadní otázky, zda chceme, aby stát reguloval prostituci jako nějakou činnost, či nikoliv, bychom se pak měli vážně bavit o následném kroku, tedy tvorbě příslušné podoby zákona, která případně bude, pokud se pro to rozhodneme, takovýto společenský jev regulovat. Děkuji za dodržení časového limitu. A nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Svobodu.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Praha samozřejmě má v prostituci největší problém ze všech českých měst a obcí.

Ta situace bude úplně stejná.